Důvodová zpráva v tomto vyznívá velmi rozporuplně a můžeme si klást otázku, co se skutečně za touto změnou skrývá. Jde tedy o to, že současné náměstky pro řízení sekce ponížíme na vrchní ředitele a do státní správy vyšleme zlověstný signál o nejistotě, protože nejde o nic jiného než o snahu co nejdříve tato místa, samozřejmě pod jiným názvem než náměstek, přeobsadit loajálními lidmi.

Jedná se o zrušení horního limitu pro počet náměstků člena vlády. Podle stávajícího znění zákona o státní službě bylo možné mít nejvýše dva politické náměstky, a tak se zdá, že se nám ten kruh uzavírá. Vrátíme se o několik let nazpět a budeme opět státní správu politizovat, protože milovníci starých pořádků naznali, že někteří státní zaměstnanci nejsou dostatečně loajální. Co se týká důvodové zprávy, z té se dozvíme pouze tolik, že se navrhuje vypustit, že člen vlády může mít nejvýše dva náměstky.

To jsou podle mého názoru nicneříkající fráze, za které lze schovat různé úmysly, ale ty skutečné se samy nabízejí. Co nelze opomenout, je způsob, jakým se důvodová zpráva vypořádala s hodnocením souladu navrhované právní úpravy s právními předpisy Evropské unie jen lakonické konstatování, že navrhovaná opatření jsou v souladu s právem Evropské unie a aktuální judikaturou soudních orgánů EU. Základní parametry služebního poměru se nemění způsobem, který by byl s právem EU neslučitelný. Nebylo doloženo, jaký názor má na tyto změny přístup ke státním zaměstnancům a státní správě Evropská komise.

Já si o tom dovoluji pochybovat.

Budou potřebovat dostatek času, který by rozhodně neměly k dispozici, kdyby byla tato právní úprava účinná tak, jak je navrhováno. Tam se jedná o ponechání alespoň desetidenní lhůty pro podání přihlášek do výběrového řízení tak, jak je nyní obsaženo v § 164 odst. 1 zákona o státní službě. Považuji zkrácení té lhůty na sedm dní na nepřiměřené.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, paní poslankyně. Přeju pěkné odpoledne, převzala jsem řízení schůze.

Prosím, pane poslanče, je prostor pro vaši řádnou přihlášku. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem se chtěl hlavně omluvit, protože ve svém minulém vystoupení jsem vás mystifikoval, když jsem řekl, že vládní koalice má spoustu sosáčků a málo cecíků.

A na tom nic neměním.

Tak je zcela nesporné, že se tam vytváří, vzniká úplně nová skupina, a tak, jak tady bylo dneska mnohokrát řečeno, která přirozeně bude s sebou nést významné náklady. To myslím, že je nezpochybnitelné. O to víc, když tam není opravdu omezen počet náměstků, také si myslím, že zcela záměrně. Ten ministr by měl mít možnost přivést si svoje lidi. Ale znovu, stávající náměstci nebo stávající odborní náměstci, a už to tady bylo řečeno, samozřejmě měli svoje povinnosti, ať už se jednalo o bezpečnostní prověrku a celou řadu dalších věcí, zkoušky, služební a tak dále, a byly opravdu na ně kladeny vysoké nároky, které zjevně na nové náměstky kladeny nebudou. Takže tohleto je něco, co nepochybně bude znamenat navýšení nákladů na rezortech, a pravděpodobně nejen tam. A když se podíváme na to, jak je to dneska řešeno, tak tam tedy máme samozřejmě nějaké ministerské rady, vrchní ministerské rady, ředitele oddělení, ředitele odborů. A když dneska vidím, co se na těch ministerstvech děje oproti naší úsporné verzi protože já jsem třeba, už jsem to tady říkal, neměl žádného politického náměstka. Jsem přesvědčený, že jsem žádného nepotřeboval, protože odborní náměstci byli schopni tu roli plnit, a neměl jsem v podstatě měl jsem za celou tu dobu na začátku jednoho poradce a pak žádného poradce.

My jsme tuhletu potřebu neměli. Děkuji, pane poslanče, a další přihlášenou je paní poslankyně Berenika Peštová. Připravit se může pan poslanec Jan Hrnčíř.